Stanovisko?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Poslední návrh.

Budeme hlasovat o návrhu jako celku.